Nebo jste hledali, co ještě není zdaněno, a je třeba zdanit úplně všechno, co se hýbe? Já tomu fakt nerozumím. Někdo si stěžoval? Pozor.

Takže vidíte, jak se dá pěkně použít cokoli ke zvýšení daní.

Aspoň předpokládám.

Pak to má smysl, když to bude všude. A opět tady od mikrofonu slibuji, že pokud by to náhodou prošlo do druhého čtení, navrhneme vypustit tuto část zákona, protože podle nás nedává žádný smysl. Možná bychom mohli ještě pár slov o tom lihu, pivu a víně. Co, pane ministře? Jedna miliarda je předpokládaný přínos.

59.

Takže spotřeba stoupne o kolik, pane ministře? Kdyby klesla o 20 %, tak by to mohlo být rozpočtově neutrální. Ale vláda nepředpokládá, že klesne spotřeba o 20 %, aby to bylo rozpočtově neutrální. Naopak.

A to se přece hodí. A jak vláda správně podotýká ve své důvodové zprávě, toto není sdílená daň.

Kde je ten boj? Je to jenom mlha, zdůvodnění. Kdo by nechtěl snížit spotřebu alkoholu?

Pamatuji si svůj souboj s ministrem financí Andrejem Babišem o zavedení daně z tabákových listů.

Tam státu utíkaly stamiliony ročně. Až na podnět opozice to stát zdanil.

A ten návrh, který tady je, mi připadá ve prospěch zahřívaného tabáku proti klasickým cigaretám.

Tak možná byste mohli změnit své návyky. Vláda správně uvádí, že je to harmonizovaná daň a každý členský stát musí splnit dvě podmínky.

To je všechno pravda. Nicméně ten návrh se vyvíjel. Pokud se nepletu. Možná že se pletu. Ne všechno, co se píše v tisku, je pravda, jak se nakonec ukáže.

Nerad bych parafrázoval. Myslím si, že odhadované příjmy jsou nereálné, že jsou příliš vysoké. Velmi těžko se argumentuje, a nechci argumentovat proti výši daní, nicméně si myslím, že postup, který vláda zvolila v minulosti, byl daleko lepší, byl předvídatelný a byl postupný.

Technické rezervy pojišťoven jsem prošel. Výhry 100 tisíc jsem prošel.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, Poslanecká sněmovna se bude v nejbližší době což je dnes zabývat návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Rádi bychom se na vás obrátili jménem výrobců a dovozců tabákových výrobků sdružených v Českém sdružení pro značkové výrobky a doplnili některé důležité informace týkající se zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky. Ministerstvo financí návrh představuje jako 10% zvýšení sazby.